Já vám děkuji.

Prosím, máte slovo. Já bych nejdřív se vyjádřil k mediální strategii této nové vlády. Ta strategie v podstatě je koordinovaná, vypadá to, že je centrálně řízená, protože všichni ministři z pětikoalice opakují stejné věci.

Takže to jsou všechno věci, které vláda realizuje, a dělají to jednotně. Já jsem překvapený. My jsme byli menšinová vláda a my jsme se vůbec nekoordinovali.

A když jsem se stal ministrem financí, tak pan bývalý premiér si stěžoval, že jsme zrušili kontrakt pro Bison & Rose na Čepru, směšných 500 000. To bylo poprvé, co se mnou promluvil, ještě podruhé to bylo ohledně Kapsche.

Takže je to pětikoalice.

Já myslím, že už to pochopili konečně, že nemůžou říkat, že nejsou peníze, že jsme šestá nejméně zadlužená země v Evropské unii.

Nižší byl.

Ne, já jsem to dal lidem!

A bohužel, někteří tomu uvěřili. Je to nesmysl, protože Česká republika má skvělé veřejné finance. A podívejte se, v jakém stavu jsou finance samosprávy. Co dala v rámci uprchlické krize vláda krajům?

Naše vláda. Dneska na uprchlickou krizi hejtmani nedostali ani korunu.

Takže toto je největší lež.